Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já bych s těmi soudy ještě počkal.